Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Romana Fischerová.

Děkuji, pane předsedající.

V tomto by přitom česká vláda mohla zakročit.

Cítím se být krácena na právech demokraticky zvoleného poslance, a proto bych ráda připomněla pětikoalici některé body z jejich programového prohlášení vlády: Jsou to lidé, kdo tvoří prosperitu naší země. Proto si každý zaslouží vědět, že má jistotu ve stáří. Chceme stát, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně prosazovat a bránit. Jsme koaliční vládou, která díky přítomnosti pěti stran zastupuje širokou skupinu obyvatel.

Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Metnar, připraví se pan poslanec Kasal. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, úvodem musím říct, že mě nepřestávají překvapovat priority této vládní koalice. Máme rekordní inflaci, nejvyšší počet lidí ohrožených chudobou, chybí nám základní léky, máme nejdražší energie v Evropské unii z pohledu kupní síly a čeká nás opravdu velký problém v automobilovém průmyslu, na který je napojeno téměř půl milionu zaměstnanců. Nic z toho však není pro vládu tak zajímavé, aby to řešila. Kdyby bylo, tak bychom nyní tady na tomto místě probírali úplně jiná témata.

Ale ani jednomu utéct nemohou a obojí je hlavním důvodem, proč má Česko poslední více než rok rekordní inflaci.

To krátkodobé vychýlení, kterého jsme svědky, vůbec není dáno růstem důchodů, ale poklesem reálných mezd. To, že ostatní lidé chudnou, je chyba této vlády. Ale dovolte mi načíst mé pozměňovací návrhy.

Jsouli, splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši tak, jak navrhuje vládní návrh zákona.

Jsouli opět splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši tak, jak navrhuje vládní návrh zákona.

Jsouli splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši tak, jak navrhuje vládní návrh zákona.

Jsouli splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši tak, jak navrhuje vládní návrh zákona. Děkuji za pozornost. Další přihlášený je pan poslanec Kasal, který právě přichází, a připraví se pan poslanec Vondráček. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já vyjádřil svůj názor k projednávané materii.

Souběžně je tam i problém retroaktivity, který vidím jako největší problém. Své pozměňovací návrhy mám ve čtyřech variantách.